Někdo má názor takový, někdo makový.

A jaké jsou tam platy šéfů této neziskovky? Je to 79 tisíc korun a 67 tisíc korun měsíčně a 40 tisíc korun tam ještě měsíčně bere učitel arabštiny. Celkem tedy miliony z našich peněz na integraci cizinců pro politickou neziskovku. Ano.

A jinak když se podíváme na strukturu té dotace, tak většinu této dotace spolknou platy vedení této neziskovky.

Poskytují například služby tlumočníků, kurzy češtiny a radí cizincům, jak v České republice požádat o povolení k pobytu, jak pobyt prodloužit, pomáhá se slučováním rodin, uzavírání manželství, dokonce pomáhají a nabízejí pomoc při diskriminaci. No, skutečně český potřebný občan by mohl závidět tento servis, protože většině našich potřebných občanů se vůbec takového servisu nedostává.

Má se starat o 380 oslovených cizinců, kterým organizace poskytne 750 služeb za rok.

No, je tedy pravda, že dalších ještě 20 tisíc korun vyplácí vedení této neziskovky za účetnictví. Jinak v rozpočtu na letošní rok, který schválili Piráti a tato koalice, se ještě také vyskytuje částka s názvem ostatní nespecifikované náklady s částkou 100 tisíc korun.

Nás by to celkem zajímalo, co to vlastně je.

Takže a jenom loňský rok, abychom to zasadili do kontextu, tak tato neziskovka jenom za loňský rok na mzdách spotřebovala neuvěřitelných 15 milionů korun. Takže to je opravdu šílené.

My chceme, aby byly utráceny především pro naše potřebné občany.

Kdy konečně zaplatíte dluhy? Každý občan by je musel zaplatit. Mezitím už ten, kterému jste měli zaplatit, tak zemřel. A já se ptám, jestli půjdete také příkladem a zaplatíte dluhy, jako musí platit každý občan. Já dluhy žádné nemám. Tak kdy vy konečně zaplatíte dluhy? Takže já si myslím, že tady potřeba je, abyste mluvili nejprve o sobě, kdy splníte, že konečně zaplatíte vaše dluhy, co dlužíte lidem. Vzpomeňme na OKD. Kdo že podepsal tu privatizaci OKD? No, ministr financí Sobotka. Bohuslav Sobotka ji jako ministr financí podepsal, tu privatizaci OKD. A dneska lidé v Moravskoslezském kraji trpí dodnes.

Rád bych také řekl, aby ČSSD tedy nám řeklo, jak to, že už pět let vedete Ministerstvo práce a sociálních věcí a Nejvyšší kontrolní úřad tam opakovaně nalézá účetní a finanční nesrovnalosti v hodnotě miliard korun?

No, můžete, máte na to právo. Ale mě zajímá, jak to, že pořád na vašem ministerstvu, už pět let ho vedete, Ministerstvo práce a sociálních věcí, jak to, že jsou tam opakovaně nalézány Nejvyšším kontrolním úřadem finanční machinace v miliardách korun.

Tak nám to prostě vysvětlete, tyhlety věci, jo?